Říkám znova, za situace, v jaké je řídicí výbor, tam my nevidíme možnost, nebo já nevidím osobně za TOP 09 možnost spolupráce. Ale to, jak se to tady ubírá, já bych chtěl slyšet, jestli tedy bude postaven na Ministerstvu dopravy nebo pan premiér, pro kterého už to asi není problém, takže odešel, já bych rád slyšel od něj, nebo vy byste měli slyšet slova, jak dál míní postupovat, jestli si vynutí na Ministerstvu dopravy nějaký krizový tým, který začne ten projekt skutečně řídit razantně. Při vší úctě pan ministr je příliš hodný na to, aby byl krizovým manažerem, tak jak ho znám. Takže prostě já si vážím, že je velmi komunikativní na rozdíl od svého předchůdce, ale prostě tady už jsou potřeba na vyřešení tohoto problému hodné ostré lokty. Já jenom upozorňuji na další věc, a protože jsem chtěl, aby tady vystoupilo co nejvíc poslanců s přednostním právem, upozorňuji také na to, že prostě dneska je to v pozici, že Ministerstvo dopravy bude mít velmi velký problém sehnat dotyčné odborníky.

Tam se odehrávaly neuvěřitelné story, jestli tedy Fakulta dopravní ČVUT prostě dělá analýzy, nedělá, došlo tam k totálnímu chaosu a nedorozumění, takže nedělá, neúčastní se toho a může se skutečně stát, že Ministerstvo dopravy se dostane do situace kromě firem, které rozumějí všemu, a byly i u tedy zde tak kritizovaného začátku elektronického mýta v roce 2006, před ním a zřejmě nějaké potom, jak jsem si přečetl také z nějakého vystoupení pana ministra, tak to jsou možná jediní, kteří vám potom budou radit. Ale skuteční odborníci, kteří v žádném předchozím projektu nejeli a skutečně jsou to znalci ve svém oboru, tak spíš utíkají a nechtějí se tohoto účastnit, protože už to skutečně je hodně za hranou zákona, jaké postupy zřejmě se nabízejí nebo jaké zvažujete, že uděláte. Takže já skutečně bych rád, kdyby tady vystoupil pan premiér, protože já jsem jednoznačně říkal a trvám si na tom, že vláda nese hlavní odpovědnost za tu situaci, protože vzhledem k těm informacím a projednávání nemůže říci, že nevěděla. Musela vědět a věděla. Takže já prostě trvám na tom, aby pan premiér jestli mu nestojí 800 milionů měsíčně za to, tak skutečně jenom avizuji, že jestli skončí krachem tento projekt, tak pak je na to, aby vláda odstoupila. Já se domnívám, že nevybírat 800 milionů měsíčně je dostatečný důvod pro to, aby tato vláda s ostudou skončila.

Jenom ještě zpětně. Já se domnívám, že Česká republika se dopustila chyby, když v roce 2004 začaly přípravy výběru toho elektronického mýta. Já si myslím, že jsme měli zkopírovat, byť tehdy se potýkal na začátku s obrovskými problémy, satelitní systém z Německa.

Úředníci Ministerstva dopravy, někteří jsou tam dodneška, páchali obrovskou morální škodu, když zesměšňovali při svých návštěvách v Německu tamní systém, který byl dolaďován, umí spoustu věcí, dala by se s ním dělat dopravní politika. Nicméně dneska jsme v jiné pozici, někdo se takto rozhodl, já si mohu povzdechnout jenom, že se takto rozhodl. Aby toho nebylo málo, tak jsme zemí, která v podstatě je domovinou systému Galileo, tak tady máme tento systém. Pan profesor Moos, já také, jsme se snažili dostat ministra Ťoka do pozice, aby skutečně ten tendr vypsal, on tedy jeho problém je, že se upnul na to, že se bojí odepsat těch asi 8 miliard, které byly investovány do těch bran, na kterých si myslím, že by měl někdo nést odpovědnost za to, proč tento systém, ale to je jiná věc.